Vážené dámy a pánové, to, co sledují zákulisní hráči v boji s prezidentem, je boj proti demokracii, proti moci lidu. Silný prezident volený občany totiž znamená silnou protiváhu politických partají a samozřejmě proti dosud silným nevoleným mocenským centrům, která českou, ale i evropskou politikou hýbou. Já přitom dlouhodobě říkám, že přímá volba ještě není přímá demokracie. Tou je také přímá odvolatelnost přímo voleného politika, pochopitelně odvolatelnost občany, nebo také přímá volba nebo odvolatelnost zákona, tedy referendum. Pokud vám, dámy a pánové, vadí prezident a jste demokraté, dejte občanům šanci, ať rozhodnou oni, ne obskurní raketýři jako pan Láska, ať rozhodnou občané v přímé volbě, zda jejich prezident má ve funkci zůstat, nebo ji opustit. A zde bych rád připomněl, že návrh ústavního zákona z pera SPD, který zavádí přímou volbu a odvolatelnost politiků, tady leží ve Sněmovně již téměř dva roky a právě pseudodemokratické strany tzv. demobloku tento zákon odmítají. Demokracie je prosazování vůle a moci lidu, ne několika manipulátorů, kteří se jen za demokracii schovávají, ale fakticky je pro ně ten nejhorší sen.

K tomu, že jsme pro občany drazí, bych připomněl, že hnutí SPD bylo jediné, které tady navrhlo zamrazení platů politiků. Vy jste nás ale přehlasovali a náš návrh jste zamítli! Pokud chcete, aby měl prezident mantinely, aby byl odpovědný, pak ta nejlepší cesta je schválit zákon o referendu, který navrhuje SPD, ve kterém bude možné hlasovat i o odvolávání politiků.

Bližší je flek ve Sněmovně než nějaká demokracie, na kterou si přece pro vás stačí jenom hrát. Mluví se o tom, jak prezident ohrožuje politickou stabilitu či pověst naší země, ale copak nevidíte, že na senátní žalobě je nejtrapnější skutečnost, že chce formálně pouze získat od Ústavního soudu nějaké mantinely prezidentových pravomocí, a ve skutečnosti nikdo ani nepočítá s tím, že se tak zpackaný spisek k Ústavnímu soudu vůbec dostane?

Bylo tomu tak za první republiky, bylo tomu tak mimo jiné i za Havla a je to tak i dnes. Je dobře, když je jakýkoliv náš prezident aktivní, tak jak to lidé v naší zemi od prezidenta čekají. A za sebe bych usiloval, aby měl přímo volený a nejlépe také přímo občany odvolatelný prezident větší kontrolní pravomoci proti moci parlamentní. Je úsměvné, když někdo chce být prezident a zároveň deklaruje, že bude neaktivní a funkci bere jen jako protokolární záležitost.

Naším cílem přece musí být posilovat demokracii a kontrolní mechanismy, které zvyšují odpovědnost těch, co vládnou. V České republice není demokracie, ale něco co politologové nazývají stranickou oligarchií. My bychom měli naopak tento model co nejvíce narušit a prosadit přímou, tedy skutečnou demokracii. Ta skutečná demokracie stojí na vyváženém dělení moci mezi exekutivou, legislativou a občany s tím, že exekutiva vládne podle mantinelů daných zákonodárci a nad tím pak stojí občané, kteří prostřednictvím lidového hlasování, tedy referenda, mají kontrolní moc jak nad legislativou, tak nad exekutivou. To je model, který prosazuje nejen SPD, ale také z velké části prezident. Takový model je ale smrtící nebezpečí pro všechny, kdo žijí ze současného oligarchistického korupčního systému.

Lidé chtěli v prvé řadě přímou demokracii, chtěli sociální jistoty a solidaritu. To všechno a ještě víc jim navzdory slibům nové elity ukradly a v naší zemi udělaly pravý opak a nejen to, a ještě mají drzost považovat se za vykladače a dědice 17. listopadu. Dámy a pánové, mohl bych tu rozebrat bod po bodu tu snůšku hloupostí v žalobě, ale myslím, že daleko důležitější je zamyslet se nad jejím skutečným smyslem, kam a proti čemu míří.

Odvolat ministra na základě nějaké koaliční smlouvy na příkaz šéfa jedné strany je dokonce proti duchu Ústavy, protože ministry jmenuje a odvolává prezident na návrh premiéra, nikoliv podle diktátu stranických šéfů, nebo dokonce na základě koaličních smluv, které nemají v Ústavě žádnou oporu. Zmiňuji to opět proto, aby bylo vidět, kde je jádro sporu, zda prezident má být podřízen rozhodnutí partají a jejich úmluv, nebo svému svědomí, občanům a Ústavě. Prezident, ať už je jím kdokoliv, musí být odpovědný skutečně jen občanům a řídit se v prvé řadě dobrými mravy, ne tím co by chtěly nakazovat partajní elity, ať už vládní, či nevládní. SPD bude hlasovat proti žalobě a naopak vás, dámy a pánové, vyzývám, pokud máte problém s prezidentem, dejte šanci, ať o něm rozhodují voliči v demokratických volbách, a pojďme místo předloženého spisku projednat zákony z pera SPD o referendu a o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, které tady již dva roky leží, a ostatní strany nám je tady ve Sněmovně blokují. Děkuji za pozornost.

Nyní pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.